To je realita.

Takže v každém případě útlum podnikatelského sektoru, který ještě zvyšujete tím, že jim zvyšujete daně, bude ve finále znamenat to, že poklesne v určité době výkonnost firemního sektoru. Dožene nás to tím, že nám budou v určité době, netvrdím v tomto roce, netvrdím ani v příštím roce, chybět příjmy, no a tyto příjmy se logicky projeví v nižším růstu hrubého domácího produktu. To je úplně jednoduché. Myslím si, že každý, kdo kdy řídil nějaký hospodářský subjekt, tak ví, že není možné i v dobách krize nemyslet na dobu budoucí. To je to, co mně na tom vadí. Demotivace. Horší to ještě bude u osob samostatně výdělečně činných.

Záleží samozřejmě na tom, jak ta minimální mzda bude nastavena.

Dobře poslouchejte: Zvýšení odvodů pro živnostníky nebude. Nezaznamenal jsem, že by to někdo vážně navrhoval. Ještě jednou: Nezaznamenal jsem, že by to někdo vážně navrhoval. Vždyť přece snad všichni, co tady jste, víte, že pan ministr Jurečka toto navrhuje už třetí měsíc.

Jak může říct ministr financí této vlády, když to jede ve všech médiích, když se o tom diskutuje několik týdnů, že nezaznamenal, že by to někdo vážně navrhoval? Tak to jako ministr práce a sociálních věcí je nevážný člověk? To je kdo? Je to místopředseda vlády. On to několik týdnů navrhuje. Já na tom dokresluji jednu věc: buď se tedy brutálně lže, anebo ta vláda vůbec nekomunikuje, anebo se vůbec neví, co kdo v té vládě dělá. Jako je na tom nějaká ideologie? Mimo jiné tedy říká pan ministr Stanjura, opakuji, před měsícem: Žádné zvýšení odvodů pro živnostníky nebude. Tisková konference vlády ani ne měsíc poté o 60 %.

Nelíbilo se mi to.

Tak jsme vždycky argumentovali, že to tak není, že to není o té spravedlnosti, nespravedlnosti.

Můžeme si to stokrát zopakovávat. Přece to všichni víte. Pro boha svatého, vždyť máte ministra financí z ODS!

Kde jsou vaše vize? Kde jsou vaše argumenty, které zněly v určité době mně alespoň logicky? Fakt nechápu. Nechápu. V každém případě, jak to dopadne? Ty osoby samostatně výdělečně činné si to vezmou někde jinde.

Všichni víme, že klesá poptávka, klesá poptávka vlivem toho, že se zdražuje. To je fakt. Oni vidí to, že lidé kupují méně. Současně jim rostou vstupy.

Takže to je další krok a ten důsledek si všichni poneseme, protože to skutečně může ohrozit jejich existenci daleko víc než cokoliv jiného a nemluvě o tom, že to pochopitelně může mít vliv na obsluhu venkova, regionu a tak dále.

Tak samozřejmě nárok na to má, já tvrdím, že ne, ale má na to právo, to bych řekl správně.

Zvyšování daně z nemovitosti nepřipustíme. Výsledek? Daň z nemovitosti se zvyšuje. Ano, tady nebude jiná cesta. Jak to dopadne? A proto to nechtěl tenkrát. Taky jsme to nezavedli. Každý ministr financí se snaží jaksi přemýšlet nad tím, kde získá další zdroje. Nakonec jsme dospěli k závěru, včetně ministryně financí, že nikoliv, že to prostě nemůžeme udělat.

Rozumíme si? Nemocenská. Opět.

Zkraťme to, pane ministře. Prostě zaplatí se více na té nemocenské. A není to málo.

Tečka. Opět kouzla. Ne že bych nepochopil, co chcete udělat, to chápu velmi dobře.